Ale úplně věcně.

Jedna věc je tedy přijmout tuto skutečnost, tento fakt, že žijeme v době inflační, druhá věc je nevymlouvat se na to, co by mohly být různé zádrhele. Je důležité si říct, že my jako zákonodárný sbor věnujeme strašný počet hodin a když si vynásobíte ten počet hodin projednaných na zvyšování čísel tím, kolik nás tady je, a že bychom měli být v podstatě vrcholní manažeři... Omlouvám se, paní poslankyně. Prosím o klid. Děkuji. Ta myšlenka je opravdu prostá.

Ještě jednou zdůrazním, naše doba je zkrátka doba inflační, doba, kdy se rok od roku ceny o něco navyšují.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní zpravodajka se hlásí do rozpravy. Děkuji za slovo. Já děkuji i paní ministryni za představení všech těch šesti variant, respektive jejich velmi hrubých obrysů. Mám tam přece jen ještě pár otazníků.

A to jenom, když jsme takoví velkorysí, řekněme.